Jsem přesvědčen, že dneska uděláme správně, pokud daně snížíme. A jestli jsme tu všichni, většina hlasovali pro výdajové programy, pro subvence, dotace živnostníkům, podnikatelům, zaměstnancům v době, kdy jsme chtěli ulevit a pomoci, když ekonomika byla zavřená, když zaměstnanci nemohli pracovat, když podnikatelé nemohli podnikat, tak nikoho tady žádná rozpočtová odpovědnost nezajímala. Rozpočtovou odpovědnost vytahují zejména sociální demokraté ve chvíli, kdy je možné snížit nadprůměrné daňové břemeno českých zaměstnanců. Myslím si, že to není fér. Myslím si, že je správná doba na snižování daní.

Nebude to asi tolik, na co jsme byli zvyklí v dobách standardních, v dobách standardního ekonomického růstu, kdy měli lidé stabilní příjmy. Teď se dá očekávat, že část uspořených prostředků, které jim přinese snížení daní, si nechají ve svých peněženkách, ale část jich bezesporu utratí a státu se ten výpadek 80 miliard korun minimálně zčásti vrátí na spotřebních daních.

Pane poslanče, máte pravdu.

Kdo chce peníze lidí přerozdělovat, za cizí peníze utrácet, tak bude preferovat třeba pozměňovací návrh pana vicepremiéra Hamáčka, který v této složité době chce zvýšit daně živnostníkům. Já si zkrátka vybírám levnější, malý efektivní stát a nízké daně. A prosím vás, abyste to podpořili rovněž, protože jsem přesvědčen, že je to zase na dlouhou dobu poslední příležitost k takto výraznému snížení daní. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prostě oni se rozhodli, že ty veřejné finance jsou jim jedno.

Je to tak, že to nejsou nějaké peníze odnikud, které si někdo vezme. To jsou peníze, které si rozdělí ta movitější část příjmově oproti té straně těch méně příjmových. Tak to prostě je.

Děkuji.

Pane kolego, i když je půl dvanácté, tak mně nebudete říkat, co tu mám říkat, nebo nemám říkat a jak mám být dlouhý nebo ne. Myslím si, že kdybychom spočítali vystoupení kolegů ze sociální demokracie, tak nebylo o moc kratší než vystoupení kolegů občanských demokratů. Takže prosím, zklidněte se a nechte zákonodárce vystupovat podle svého vlastního uvážení. Chcete, aby lidé měli vysoké daně, tak ať je podle vás mají. Pomůže to samozřejmě i nízkopříjmovým, zaměstnancům to prostě přinese minus nebo plus 5 % na příjmech.

Děkuju.

Prosím, máte slovo.

Nechci tady rozjet zase další kolečko faktických poznámek. Já jsem se přihlásil proto, abych vás jenom požádal před hlasováním, abyste opravdu zvážili podporu mého pozměňovacího návrhu na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Všichni víme, že za 16 let od vstupu do Evropské unie se tento limit nezměnil, je 1 milion korun. Ale za těch 16 let kvůli inflaci tu hranici překonává více a více drobných živnostníků.

Nebudu už argumentovat více. Vyjádřím se pouze ke dvěma výhradám, které má k tomu Ministerstvo financí. Ale stanovisko Ministerstva financí je, že to není praktické a správné odchylovat se od stávající změny směrnice. A Ministerstvo financí chce čekat na novelizaci směrnice v roce 2025.

Já se osobně domnívám, že ten dopad bude daleko, daleko nižší, a to z toho důvodu, že ne všichni plátci DPH budou chtít přestat být plátci DPH, protože mají nějak nastaveno podnikání a podobně. Ale zvýšení limitu pomůže těm, kteří poskytují své služby konečným zákazníkům. A to jsou právě ti, kterým je dnes potřeba pomoct. Takže vás ještě jednou před hlasováním prosím, abyste zvážili podporu tohoto návrhu. Děkuji. Prosím.